Děkuji, pane předsedající.

Pokud tady zaznělo, jestli jsme mohli udělat něco víc pro to, aby tomu tak nebylo, tak já tady řeknu, já když jsem nastoupil na resort, tak mi ležela na stole zakázka na IT zhruba za částku přes půl miliardy korun.

Bylo to na klíčové IT systémy, které nám na resortu běží a fungují.

A proto tyto zakázky dneska můžeme vypisovat řádně a můžeme je řádně vysoutěžit. Což se tak stalo.

Nicméně nový zákon by i tyto věci měl vyřešit. Říkáme: Jestliže odvádíme z Lesů České republiky rekordní odvody do státního rozpočtu, tak prosím vás pěkně choďte za příslušnými ministry na Ministerstvo kultury a na Ministerstvo mládeže a tělovýchovy a tam žádejte o dotace, které potřebujete ke své činnosti. Takže to je tato záležitost.

Musím podotknout, že Foresta tady fungovala i za vás a za vašich předchůdců, kdy dodávala tady tento systém.

Děkuji panu ministru zemědělství a pan kolega Bendl ještě položí další otázku. Nepochybuji, že hodně, ale stovky milionů korun to rozhodně za mého působení nebyly. To za prvé.

Ale o tom debata nebyla. Ty zakázky byly připraveny, ano, už za mého předchůdce, resp. za vašeho předchůdce, abych byl přesný, za ministra Tomana byly připraveny. Bylo připraveno vypsání výběrových řízení. Vy říkáte, že to nebylo uděláno dobře a že bylo potřeba to udělat JŘBU. Já jsem tedy přesvědčen o tom, že jste spíš tu práci, kterou ministerstvo předtím připravilo, měli dotáhnout do konce a vypsat výběrové řízení. Ale vaše zcela jistě pravomoc byla, abyste to udělali tak, jak jste to udělali. Kdy to výběrové řízení vypíšete. Vy jste říkal, že ho připravujete, ale jste v polovině volebního období, pane ministře, a čas běží. Říkal jste, že všechno bude lepší.

Já budu první, kdo za to zvedne ruku.

A Foresta? Vždyť proti tomu nikdo nic nenamítá! Akorát že já prostě dlouhodobě upozorňuji na fakt, že jeden z členů statutárních orgánů Foresty se stal náměstkem generálního ředitele už za vašeho působení na základě vašeho výběrového řízení, které jste vypsal, o kterém jste tady na mou interpelaci tvrdil, že jste ji měl zcela pod kontrolou a byla zcela objektivní, tak na základě tohoto výběrového řízení jste dosadili náměstka generálního ředitele Lesů České republiky, který byl, a znovu zdůrazňuji, ještě pár týdnů předtím ve statutárních orgánech společnosti Foresta, která pak bez výběrového řízení dostala smlouvu na prodání více než 200 tis. kubíků dřeva, kde inkasuje 55 korun za kubík zprostředkovaného dřeva, bez výběrového řízení!

Že to nakonec nerozhodl no protože to bylo nepříjemné rozhodování. Ale měli jste to vypsat.

A v případě Foresty to zkrátka, nezlobte se, ale tam jste absolutně selhali v rozporu s tím, co jste před volbami říkali.